Děkuji. Doufám, že jsme si jenom nerozuměli, protože já jsem samozřejmě neporovnával, a to ani nejde porovnávat, naše občany, kteří jsou na úřadu práce.

Jak říkám, za mě ve chvíli, kdy ten člověk ani neví, jestli se třeba nechce zaměstnat z toho důvodu, protože má v plánu se vrátit, doufá, že se bude moci vrátit zpátky na Ukrajinu a že jeho domov bude ještě v pořádku, tak přece chtít po něm, aby hned první den nebo první týden začal přemýšlet nad tím, co tady bude dělat, když on si řekne: Ne, já doufám, že válka skončí, já doufám, že se vrátím domů a budu dělat to, co jsem dělal. Proto říkám, že ve chvíli, kdy se situace nějakým způsobem vyvíjí a ten člověk v danou chvíli je schopen později predikovat, jak se situace asi vyvíjet bude, byť se to nedá nikdy takto říct, tak je si myslím od nás velmi nešetrné chtít po nich, aby si tu práci našli za dva měsíce. Děkuju. Děkuji. Vaše faktická vyvolala vlnu dalších faktických. Chtěla bych zareagovat na svého předřečníka.

Asi jsem to špatně pochopila, ale tak to vyznělo.

Děkuji. Já tedy doufám, že pan ministr vnitra určitě asi pak po nějakém souboru vystoupí, aby odpověděl na všechny mé dotazy.

Myslím si, že by to určitě v praxi mohlo být aplikovatelné a mohlo by to být popřípadě i účinné. Děkuji.

Děkuji.

Každý z nás věřím, že by doufal, že ta válka brzo skončí.

Ano, teď jsme se posunuli v čase, válka už nějakým způsobem má nějaký vývoj, a teď se bavíme o tom, za jak dlouho, když ten člověk nějak prozře a řekne: O. K., nemůžu se vrátit do země hned, je třeba, abych se zapojil do trhu práce, tak jsme tady přesně na tom začátku a můžeme se bavit, jestli je to po týdnu, po čtrnácti dnech nebo po měsíci, kdy si řekne: O. K., musím se naučit jazyk, musím se přizpůsobit do této společnosti. A proto tvrdím, že dva měsíce nebo tři měsíce na to je málo už jenom v porovnání s tím, a budu se opakovat, že český občan vlastně půl roku může hledat práci za podmínek, kdy má znalost jazyka, znalost místního prostředí, nemluvě o tom, že různorodost nabídky práce v regionech je taky jiná. Někde to jednoduše není možné ani pro naše občany, aby tak rychle našli práci, byť jsme, co se týče nezaměstnanosti, na poměrně nízké úrovni. Takže snad jsem vysvětlil dostatečně, jak jsem to myslel. Děkuji.

Ale říkám, teď to ještě dostudovávám.

Děkuju. Děkuji. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Zareagovala bych na svého předřečníka, kolegu.

Prosím vás, zcela určitě dojdeme do okamžiku, kdy budeme muset řešit, jak vás uživíme, a budeme chtít živit ty, kteří budou umět česky, nebo alespoň se domluví, najdou si práci a budou někde bydlet, nebudou bydlet u někoho.

To je potřeba jim říkat. A není pravdou, že by se nezapojili, ale je potřeba jim to vysvětlovat.